Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Plaga. Tak já si dovolím zareagovat.

Takže ten manuál je užitečný, je platný.

Takže to je na okraj k té jedné poznámce. K té druhé poznámce.

Ale to není ta podstata. Podstata je taková a prosím, teď opravdu si uvědomme tu věc. Ochranné pomůcky a vybavení škol jsou na bedrech zřizovatelů. Když se podíváte do školského zákona, co se má platit ze státního rozpočtu, z prostředků Ministerstva školství, tak to není tato položka.

Pokud se bavíme v peněžním vyjádření roku 2019, tak 14,5 mld. korun z rozpočtového určení daní bylo rozděleno na základě toho, že mají ty hlavičky, mají školáky. Takže to, o čem se bavíme, respirátory, není, že stát má zabezpečit školám, které mají svého zřizovatele obec nebo kraj, všechny prostředky na jakoukoliv dobu. Skvělé, že se zhostily svých povinností, které ze zákona mají. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Valachová.

Ten manuál, pokud nebyl tedy změněn, já myslím, že nebyl změněn, opravdu říká, že i nadále se to za ochrannou pomůcku nepovažuje.

Děkuji za moji prosbu. Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Baxa, poté pan poslanec Birke. Děkuji za slovo. Pane ministře, nemohu nereagovat na tu poznámku ohledně toho, co je a co není povinnosti zřizovatelů. Já jenom chci předně poděkovat za to, že jste se rozhodli podpořit školy v pořízení výpočetní techniky. To si myslím, že je správné, byť se to netýká středních škol. Týkalo se to jenom základních škol. A několikrát jsem to veřejně zopakoval. Ale neveďme tady, pane ministře, rozpravu o tom, co je a není zákonná povinnost, ve vazbě na to, když jako běžně interpretujeme školský zákon mimo nouzový stav a mimo mimořádná opatření, která se v současné době dělají. Ale pane ministře, pokud v současné době vláda, resp. Ministerstvo zdravotnictví, vyhlašuje tato razantní opatření, tak si prostě myslím, že je stát v tuto chvíli povinen, a nejen možná ve smyslu zákona, ale je prostě povinen těm zřizovatelům pomoci. V jarním období, kdy Andrej Babiš tvrdil, že ochranné pomůcky jsou, nakonec nebyly žádné, tak my jsme samozřejmě našim školám ty všechny ochranné prostředky zajistili. Považovali jsme to za automatické a jasné. Ale pane ministře, netvrďte teď, že ve chvíli, kdy Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje velká mimořádná opatření, je prostě jenom na zřizovatelích, aby ty ochranné pomůcky zajistili.